Proto se domníváme v sociální demokracii, že zákon o sociálním bydlení, čistě takto pojatý zákon, už je překonaný, a co Česká republika potřebuje, tak je nějakým způsobem uchopit otázku bydlení, jeho dostupnosti a kvality komplexně.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministryně. Jsem ráda, že vývoj dal za pravdu těm, kteří říkali, že je potřeba zohledňovat všechny kategorie občanů, kteří mají problém s bydlením.

Děkuji za ten doplňující dotaz, je to přesně tak.

Takže potřebujeme začít stavět, s tím se ztotožňuji a souhlasím s tím, a sociální demokracie to vítá, ale zároveň potřebujeme nějaký jasný vývoj.

Děkuji.

Sdílíte tuto nedůvěru, pane ministře? A co udělá váš úřad pro to, aby se nebezpečí minimalizovalo? Jaké kroky jste již učinili a jaké plánujete do budoucna? Patří mezi zvažovaná opatření také konání voleb v jednom dni? Děkuji za odpověď. Já také děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní přítomná ministryně, děkuji, že jste přítomna, velmi si toho vážím. Není to zvykem.

Děkuji za odpověď. Já děkuji a prosím paní ministryni o odpověď. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za ten dotaz.

Děkuji.

Prosím paní ministryni o doplňující odpověď. Tak samozřejmě pěstounství, tzn. institut, který pomáhá dětem, které neměly v životě tolik štěstí, dostat se zpět do nějakého normálního rodinného života, který je pravděpodobně pro nás všechny naprosto klíčový, z ústavního zařízení, tak je to velmi záslužná činnost, velmi důležitá. Asi víte, že v těchto týdnech probíhají tzv. týdny pěstounství.

Takže já to vnímám jako klíčovou záležitost, velmi důležitou.